V současnosti probíhají jednání ze strany Ministerstva zemědělství s Ministerstvem financí na maximálně možném kofinancování evropského finančního balíčku ve výši 540 milionů korun z národních zdrojů státního rozpočtu. Cílem samozřejmě je, abychom tyto prostředky mohli v nějaké formě uvolnit. Zemědělský výbor svým usnesením ze dne 5. dubna vyzval také pana ministra zemědělství, aby se zabýval kritickou situací v zemědělství a jejími dopady na zajištění dostatku potravin a krmiv v České republice. Jedním z těch bodů jsou i cenové otázky. Pan ministr tuto věc také bere vážně, sleduje situaci. Víte, že i dal k tomu některá veřejná vyhlášení a hledají se cesty, jak toto realizovat. Tady je potřeba říct, že spotřeba hnojiv v České republice v posledních letech výrazně poklesla.

Z tohoto důvodu a také z důvodu omezené produkce na Ukrajině přistoupila Evropská komise k odložení návrhu na řízení o udržitelném využívání pesticidů, který měl využívání pesticidů dále snižovat. Děkuji předsedovi vlády a zeptám se, jestli pan poslanec Karel Tureček chce dát doplňující dotaz? Ano. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane premiére, já jsem se ptal na pět konkrétních opatření a odpověděl jste mi na jedno, a to je sice národní kofinancování evropského finančního balíčku 540 milionů korun, že možná.